Hospodářský výbor: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 327 Ministerstvo dopravy 349 Energetický regulační úřad 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře Ústavněprávní výbor: 336 Ministerstvo spravedlnosti část správní Výbor pro obranu: 307 Ministerstvo obrany 308 Národní bezpečnostní úřad Výbor pro bezpečnost:

376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Výbor pro sociální politiku: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí Výbor pro zdravotnictví: 335 Ministerstvo zdravotnictví Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 334 Ministerstvo kultury

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj finanční vztahy k rozpočtům územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti Výbor pro životní prostředí: 315 Ministerstvo životního prostředí 348 Český báňský úřad Zahraniční výbor:

Já vám děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost. Děkuji paní zpravodajce rozpočtového výboru a otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím dvě přihlášky s přednostním právem, a to místopředsedy Tomia Okamury a pana Miroslava Kalouska.

Z obecného pohledu se asi všichni shodneme, že ačkoli Ministerstvo financí počítá s nárůstem příjmů, tak současně plánuje hodně vysoký schodek 50 mld. korun.

Krize jsou důsledkem pohrdání a ignorování demokracie ze strany elit. Tak jako u nás blok pana Kalouska se na jedné straně demokracií ohání, ale na straně druhé zároveň demokracií a občany zvysoka pohrdají. Nedemokratický diktát Evropské unie i jednotlivých zemí není jen politický problém, ale také ekonomický, protože nepopiratelně poškozuje ekonomiky vlastních zemí a je rizikem, se kterým prostě musíme počítat. Dovolte mi vrátit se k účelnosti rozpočtu. Asi by stálo za to, aby nám tady přednesli alespoň stručnou analýzu plýtvání a rozkrádání veřejných peněz zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu, NKÚ. Obzvláště novým kolegům ve Sněmovně vřele doporučuji přečíst si občas zprávy NKÚ.

Faktem ovšem je, že v prvé řadě už léta kontinuálně rostou náklady na výběr daní. Dám jako příklad malou perličku.

Mimo jiné měly snížit počet systemizovaných míst.

Ano, slyšíte dobře. Ve jménu úspor se ovšem vyhazují peníze všude. Všude, kam se podíváme. Nedávno média informovala o dalším nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu. Na posílení meziobecní spolupráce Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo vnitra rozdělily svazům měst a obcí a sdružením místních samospráv v rámci dvou podobně zaměřených projektů 619 mil. korun. A výsledkem byly a teď cituji zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu